Možná ne ani tak doplňující dotaz.

Prosím paní ministryni.

Zároveň bych také zdůraznila některá fakta.

Také děkuji.

Tyto ceny se daly do pohybu a bohužel tím nesprávným směrem, tedy stoupají.

Zarážející na tomto zdražování jsou dle mého dvě věci. Za prvé, že jednou z příčin zdražování je zvyšování cen emisních povolenek.

A za druhé mě překvapil slib pana premiéra, který občanům slíbil, že udrží levné ceny energií pro české domácnosti. Ptám se tedy, co se stalo s tímto slibem. Vážená paní ministryně, také by mě zajímalo, jaké je vaše vysvětlení důvodu zdražování cen energií, jaký je důvod, že se neplní sliby pana premiéra, v jehož vládě zastáváte post ministryně obchodu a průmyslu. Děkuji za odpověď. Děkuji a prosím paní ministryni o odpověď.

Moc děkuji za podrobnou odpověď, paní ministryně.